Chci zmínit, abych nemluvil jenom o Číně, chci zmínit také Korejskou republiku. Koneckonců ministr zahraničí se právě z Korejské republiky vrátil. Je to Korea, která je naším významným partnerem v Asii. Je to Korea, odkud přišly za naší vlády a dohodla to naše vláda a připravila pro to podmínky dvě významné investice: staví se firma Nexen v Ústeckém kraji a firma Hyundai Mobis staví novou továrnu v Moravskoslezském kraji.

Čili není to jenom Čína, je to také Korea a další důležité trhy, kde se snažíme proniknout, ale odkud také chceme získat investice. Vážené poslankyně, vážení poslanci, pokusil jsem se shrnout svůj pohled na naplňování priorit české zahraniční politiky především v evropském kontextu, ale také v hospodářských souvislostech. Jsem přesvědčen o tom, že pan ministr zahraničí, který bude vystupovat teď po mně, nepochybně mé vystoupení ještě v mnohém doplní. Chtěl bych skutečně vám všem, kdo se zajímáte o zahraniční politiku, doporučit koncepční dokumenty, které naše vláda schválila, které jasně definují mantinely toho, co děláme, co děláme pro naši zemi, aby naše země byla respektovaným, váženým a silným partnerem. Co děláme pro naše občany, aby naši občané měli pracovní místa, a co děláme pro naše firmy, aby naše firmy mohly vyvážet své zboží a služby a byly jim kladeny co nejmenší překážky. Jsem přesvědčen o tom, že naše zahraniční politika přispívá k tomu, že se naší zemi daří, přispívá k tomu, že naše země je bezpečná, že máme přátele, máme spojence a jsme schopni prosazovat své národní zájmy. Přečtu omluvu. Dnes od 10 hodin ze zdravotních důvodů se omlouvá paní poslankyně Kovářová. A dále s přednostním právem vystoupí pan ministr Zaorálek a připraví se pan místopředseda Filip. Dobré ráno, dámy a pánové.

Já bych rád řekl prvně jednu větu. Česká republika je mezinárodně uznávaný aktivní hráč v současné politice. Ono už to tady zaznělo. Výsledkem jsou velmi zásadní projekty, a nejenom v ekonomické oblasti. Korea je náš velice významný strategický partner v tom prostoru a ty cesty jsou dneska pravidelné, je to normální pracovní...

ČR má šanci Íránu nabídnout své transformační zkušenosti, o které jsme byli požádáni právě s ohledem na to, že jsme země, která prošla ze socialismu do nového systému, a je veliký zájem něco vědět o naší privatizaci, o způsobu, jak jsme postupovali. Takže tady také máme o čem mluvit.

Tady jsem slyšel, že jsme snad v rozkladu.

Kdybych měl více času, tak vám budu důkladně vykládat, jak jsme pracovali, a zmíním se o tom aspoň, na koncepci české zahraniční politiky, a jak ji chápu, a jsem přesvědčen, že opravdu postupujeme koncepčně. Takže já odmítám především tyto výroky a hlavně odmítám to, že potřebujeme nějaká velká gesta na to, abychom změnili něco, co údajně je nesrozumitelné.

Docela dobře se mi to poslouchalo. Poděkování Američanů České republice.

Ano, to je pravda. Oficiálně jsem to obdržel dokonce v dopise. Byl to pan poslanec Gabal, který mě k tomu takto vyzývá. Takže vám říkám, to jsou taková gesta, která se chtějí.

On vlastně vůbec nestojí o to, aby byl někde politicky přijímán. To si dovolím tvrdit, že vím naprosto jistě, protože znám jeho názory. A je to samozřejmě chyba vládní koalice, tohle uznávám, to se stalo nám, to není vina opozice a byla to chyba. A já jsem se za to styděl, protože jsem měl pocit, že nedržíme úplně elementární pravidla, která jsou součástí toho, když chcete s někým mluvit a chcete, aby byl partner.

A to není servilita, přátelé! Pro mě to absolutně není servilita. Já nemám potřebu být servilní. Na mě kdyby někdo zatlačil nebo mi říkal, že musím něco dělat, tak já jsem taková povaha, že bych se vztekl.

Jenom by bylo dobré rozeznat, kdo se hrbí a kdo ne a co je hrbení a co je jenom to, že říkáte, tohle se nám, přátelé, nepovedlo, protože vypadáme, jako bychom toho druhého chtěli pokořit naprosto nesrozumitelným způsobem. Mně vadila jiná věc jak se někomu podívám do očí. Vždyť to nedávalo smysl. To mi někdo řekne: Vy jste se zbláznili? Nebo proč to děláte? Tady není čas na dlouhou debatu o historii Číny a o její frustraci vůči Západu.

Jako součást rakouské armády samozřejmě. Je to pro vás kuriózní, ale je to tak. Oni od Západu nic dobrého nečekají. Nemusíme to akceptovat, můžeme si o tom myslet něco jiného, ale měli bychom to respektovat, protože je to prostě názor někoho, se kterým podle mě je důležité dokázat vést rozhovory. Já tady souhlasím s tím, co řekl pan předseda Fiala, když řekl, že nestačí pragmatické vztahy s Čínou. To s ním absolutně souhlasím. To je absolutní pravda. A já jsem od začátku, když si najdete, co jsem říkal na počátku těch vztahů, říkal, že já vlastně nemám nějaká přehnaná očekávání v ekonomické oblasti.